Děkuji za slovo.

Děkuji.

Já zdůrazňuji, že nemám nic proti zvýšení důchodů, o kterém jsme tady hovořili v minulém bodě, ale jsem přesvědčen, že prostředky na zvýšení důchodů měla vláda najít v bilanci státního rozpočtu a nehledat je dodatečně na privatizačním účtu. Ono totiž příští rok bude potřeba také valorizovat, přespříští rok bude potřeba také valorizovat a nemůžeme počítat s trvale udržitelným růstem.

Už teď je investiční politika vlády, troufnu si říct, velmi nezodpovědná.

Protože ty skutečné vládní priority jsou někde jinde.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

On to sliboval před volbami, nikdo mu to ani nezazlívá, nikdo ani nenavrhl ten zákon zamítnout. Budiž. Ale ty peníze tam reálně nejsou.

To je přesně, co dělá tenhle zákon. Ten zákon normálně umožňuje financovat dokonce i ty důchody, akorát nejprve by musel pan Babiš přiznat, že to přivedl do minusu, že dostal ten systém do červených čísel. A to by musel přiznat předtím, než by bylo možné tam následně ty peníze z příjmů státních firem zahrnout. Ale místo toho, aby to přiznal, tak je tam chce zahrnout dopředu, aby byl jakoby v černých. Ale je to jenom účetní trik.

Proto s tímto zákonem naprosto nesouhlasíme.

Je naprosto logické, aby když má stát nějaký mimořádný příjem, aby to utratil způsobem, který bude jednorázový a který bude zase nějakým způsobem mimořádně uplatnitelný, třeba přinese nějaký výnos v budoucnosti. Sypat tyhle peníze do státního rozpočtu jako běžný příjem je podle nás naprostý nesmysl. Navíc hrozí, že nebude dost peněz na odstraňování ekologických zátěží, což podle nás je daleko důležitější, než aby pan Babiš vypadal v tisku dobře, až se bude hlásit, jak dopadl státní rozpočet. Je to za cílem účetních triků. Nesouhlasíme s tím a myslíme si, že příjmy z privatizace a příjmy z výnosů státních firem se mají využívat velmi obezřetně, jednorázově, nejlépe na investice.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se i já jménem klubu Starostů a nezávislých vyjádřila k oné novele zákona.

Podle našeho názoru to není správné.

Stav dopravní infrastruktury je totiž takový, jaký je, a bez dostatečných prostředků se nezlepší, a to s ohledem na jeho zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. A mělo by to být prioritou. Ostatně zaznělo to i z úst ekonoma Aleše Michla, který je poradcem předsedy vlády a ministryně financí, který říká, že v době růstu je nezbytné investovat do infrastruktury, což je důležité pro náš hospodářský růst. Proto nás velmi překvapuje, že v době růstu vláda nechce vytvářet rezervy na horší časy a chce je využívat jednorázově na potřeby, které velmi rychle narůstají a kdy jeden nápad střídá druhý.